Ministerstvo požádalo o stanovisko Evropskou komisi, a to ve věci aplikace čl. 2 ve vztahu k čl. 12 směrnice, tedy o výklad definice veřejného zadavatele v případě státu a jeho organizačních složek ve vztahu k výjimce inhouse. Problematika vertikální i horizontální spolupráce je ze strany ostatních rezortů vykládána tak, že Česká republika je údajně jeden zadavatel a její organizační složky mohou mezi sebou aplikovat využití horizontální a vertikální spolupráce, tedy vzájemně zadávat bez zadávacích řízení. S tímto výkladem Evropská komise nesouhlasí. Jako příklad lze uvést, kdy ministerstvo ovládá svoji podřízenou osobu, a to datové centrum, jež poskytuje ministerstvu služby v oblasti ICT, poté jsou vůči tomuto ministerstvu splněny podmínky pro aplikaci čl. 12 směrnice a ustanovení § 11 zákona o zadávání veřejných zakázek. Z hlediska nesprávného výkladu ostatních rezortů zde existuje názor, že vzhledem k tomu, že jsme všichni, Česká republika, jeden zadavatel, jsou tyto podmínky splněny i vůči ostatním organizačním složkám státu. Konkrétní dotaz na Evropskou komisi byl tedy podán v následujícím znění: Lze pojetí veřejného zadavatele státu ve funkčním smyslu chápat tak, že příkladmo v rámci jednotlivých organizačních složek státu, které jsou od státu funkčně odděleny a hospodaří s vlastním rozpočtem, je každá organizační složka státu považována za samostatného zadavatele? A dále, zdali v případě aplikace čl. 12 směrnice je nutno vycházet mezi aplikujícími subjekty z pojetí státu jako jediného zadavatele, a lze tedy tuto výjimku aplikovat i ve vztahu k jiným subjektům, organizačním složkám státu, které uzavírají smlouvy na veřejné zakázky jménem státu, či zda je ve smyslu funkčního pojetí v rámci eurokomfortního výkladu nutno považovat jednotlivé složky, organizační složky státu za samostatné zadavatele a nelze vůči nim aplikovat čl. 12 odst. 1 směrnice. Evropská komise konstatovala zejména následující: